Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předložená novela je jednoduchá a řeší závažný problém.

Důsledky si jistě dovedete představit. Představit si je, a to mě těší, dovedla také vláda, která s tímto návrhem vyslovila souhlas.